Děkuji za pozornost. Já děkuji paní poslankyni. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan zpravodaj Karel Fiedler. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji. Já krátce zdůvodním dva pozměňovací návrhy, které jsou do systému nahrány. Tak jak jsem vlastně řekl již ve svém úvodním slově, jedná se víceméně o zpřesňující termíny a upravení zákona tak, aby navazovaly na sebe jednotlivé odstavce.

Další změna odůvodnění. Předmětná změna je nutná zejména z toho důvodu, že evidence skutečných majitelů není veřejným rejstříkem, avšak pro potřeby zákona o soudních poplatcích je třeba na ni tak nahlížet. Uvedené umožní také stanovit poplatek za zápis prováděný notářem v návaznosti na položku 39 sazebníku poplatků.

Proto nové ustanovení navrhuje označit jako § 16b.

Novelizační bod 134 se tak stal nadbytečným, neboť změny v něm jsou obsažené v novele přijaté zákonem č. 188.

Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Klaška. Prosím, pane poslanče. Dobrý den, dámy a pánové.

Tyto osoby mají mít podle čtvrté směrnice AML přístup přinejmenším k informacím o jméně, měsíci a roku narození, státní příslušnosti a zemi bydliště konečného majitele a o povaze a rozsahu skutečné držené účasti. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci. Nikoho takového nevidím. Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, příp. pana zpravodaje. Není zájem. Neeviduji také návrh na vrácení či zkrácení lhůty. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.